Děkuji a přeji všem hezké odpoledne. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolil by si jen zareagovat na slova pana předsedy Fialy.

Řekněte mi, který koaliční politik tady tak zneužívá přednostní právo jak vy.

Děkuji a pro tuto chvíli jsme vyčerpali všechna přednostní práva, tudíž přikročíme k projednávání dle schváleného pořadu schůze.